Natož bychom pak neměli koukat my nejen v opozičních lavicích, ale také podnikatelé, odbory, anebo samozřejmě i občané, kterým by to mělo všechno být prezentováno jasně, transparentně a předvídatelně. Což se ale pravděpodobně nestalo, protože tomu neporozuměli ani ti samotní ministři.

Můžeme se o tom bavit skutečně jenom obecně.

Není to můj návrh, nevím, odkud přišel, řekl pan ministr zemědělství Marek Výborný dneska. Dnes, kdy už druhý den probíráme ten konsolidační balíček.

Cituji: které se neobejdou bez značných investic. Půjčovat si chce ministr v době, kdy má Česká republika historicky nejvyšší deficit státního rozpočtu a vláda škrtá dotace, zvyšuje daně a hledá úspory na všech stranách. To není všechno.

Cituji: Pan Stanjura to má jistě těžké, ale já už se rozhodl, že nebudeme spoléhat na expertní aparát Ministerstva financí, v nějž nemám důvěru, řekl pan Bernard, který je šéfem sněmovního rozpočtového výboru.

Můžete nám představit ta vyhodnocená rizika, když jsme v tom prvním čtení, které vyhodnotila Národní rozpočtová rada? Protože závazné hlasování se blíží.

Ta komunikace opravdu této vlády je příšerná.

Takže já tedy můžu začít.

Spousta z vás má strach, že levice daně zvýší.

Stát by měl dát lidem prostor, aby mohli uspět, ale nemá trestat aktivitu a pracovitost. Zvyšování daně z nemovitostí nepomůže nikomu a nejvíce na to doplatí nájemníci, kterým se nájem zvýší a bydlení bude ještě nedostupnější. Další, pan Zbyněk Stanjura, cituji: Nemám radost z toho, že snižování deficitu minulé vlády bude kvůli válce na Ukrajině pomalejší, Navzdory inflačním a válečným výdajům musí být příští schodek rozpočtu pod 280 miliard. Určitě to ale nebude na úkor penzí, zvyšování daní z příjmu našich občanů ani zavádění poplatků v nemocnicích. Další tady máme: Mít kde bydlet, není luxus. Odmítáme vyšší zdanění nemovitostí. Další: Zvyšování daně z nemovitostí nepřipustíme. A pan premiér Petr Fiala: Nechystáme si zvyšovat daně lidem, přestože je po tom poptávka. Slíbili jsme, že nebudeme zvyšovat daně a nechceme je zvyšovat. Považujeme za lepší, když mají lidé více peněz v peněženkách. Naše vláda daně nezvýší. My daně nezvedneme. Úspory místo daňových experimentů. Spolu nezvýšíme žádné daně. Bohužel, opak je pravdou. Daně se zvyšovat budou, peněženky daňových poplatníků přijdou o 73 miliard korun na různých frontách.

Některým občanům dejme tomu můžete namluvit, že jsme v nějaké situaci a ta si žádá nějaká opatření.

Jeden příklad za všechny.

Pirátka, která je náměstkyní od začátku volebního období. Kolikrát byla na výboru pro sociální politiku?

Takže já tady vyzývám pana ministra Jurečku, aby mi řekl, jaké kompetence má tato náměstkyně, která má sekretariát, plat, řidiče s autem, ale kterou jsme prostě třeba na výboru pro sociální politiku neviděli nikdy. Vy říkáte, že začínáte u sebe. Ale ta fakta hovoří o něčem jiném. Takže znovu cituji;

Někde sice míst ubude, na naprosté většině úřadů se ale má nabírat a náklady na platy tam mají vzrůst i o desítky miliard korun. Změny by měly platit už od července.